A za druhé, vůbec nechci zpochybňovat odbornost pana Köppla, nicméně jestliže se dopustil toho, že se stal členem volebního štábu stranického kandidáta na funkci prezidenta, tak tím výrazně překročil meze, které doposud byly dány tím, že někdo je členem té či oné strany. Prostě zachoval se velmi mimořádně a já osobně se domnívám, že v takové situaci člověk, který se dostane do podezření, že překračuje svoje pravomoci nebo že jedná v rozporu s pravidly, by neměl čekat na to, až bude odvolán, ale měl by čestně odstoupit.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Za druhé chci poděkovat paní předsedající, že nechala domluvit paní kolegyni Válkovou. Bylo to velmi citlivé posouzení situace. Myslím, že jsme ničemu neublížili a že by se takhle měla vést každá schůze.

Těch kandidátů, kteří měli podpisy různých senátorů, bylo přece víc, nemůžete všechny označovat za stranické.

Častokrát po volbách litují toho, že volili, jak volili. To znamená, myslím si, že by bylo korektní, aby se tento argument a tato část argumentace už v dalším nepoužívala. Toto, prosím, dejme stranou a zkusme se soustředit na to, jestli postavení pana Köppla jako asistenta a jeho činnost v Radě nějakým způsobem souvisí, jestli to skutečně ovlivnilo nějaký jeho konkrétní krok nebo nějaký případ rozhodnutí jako člena Rady, nebo postupoval někdy v rozporu se zákonem při výkonu funkce člena Rady. O ničem takovém nevím, a dokonce to ani není navrhováno těmi, kteří předkládají tento návrh. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji velice za slovo.